A to už samo o sobě je velmi podivné.

Tato suma ovšem odpovídá pronájmu nových moderních vozů, které splňují závazná kritéria a bezpečnostní standardy stanovené evropskou legislativou.

Kdo ho zpracoval?

Splňovaly všechny požadavky? Nebo jen u nich nebyly provedeny revizní opravy?

Děkuji. Děkuji za dotazy.

To znamená, je tam dozorčí rada, kde zasedají zástupci Českých drah.

Nicméně toto je typický případ a příklad toho, kdy tam dochází k válce dodavatelů.

A je celkem pochopitelné, že pokud se tam jedná o jednotky miliard korun, tak ten původní dodavatel je nespokojený.

A to už skutečně není na mé osobě ani na mých lidech, aby tohleto byli schopni porovnat.

My nechceme hrát prostředníka ve válce dodavatelů.

Pokud tam policie cokoli vyšetřuje, což není neobvyklé v těchto případech, nechť tak činí.

A budeme určitě očekávat soudní posudky, nebo posudky soudních znalců.

Děkuji za odpověď, pane ministře.

Prosím, máte slovo.

To znamená, já mám informace, že právně to v pořádku bylo. Můžeme to ještě prověřit, jestli tam skutečně ta společnost měla všechny náležitosti.